Ke kvalitě právních předpisů by měl přispět tak, že umožní systematickou aplikaci legislativních pravidel a sjednocování právní terminologie, usnadní jejich dodržování pro všechna stadia legislativního procesu. Umožní automatizaci části formálních procesů tvorby práva a tvůrcům právních předpisů poskytne větší prostor věnovat se obsahové stránce legislativních návrhů.

Vybudováním moderních nástrojů tvorby a projednávání legislativních návrhů v rámci projektu eSbírka a eLegislativa založených na práci s konsolidovaným zněním právního předpisu, otevřené databázi textů právních předpisů a jednotné evidenci a zaznamenávání změn právních předpisů by mělo dojít ke zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti právních předpisů i k usnadnění orientace v procesu projednání návrhů změn v mezirezortním připomínkovém řízení a projednání v obou komorách Parlamentu České republiky. SPD předložený návrh zákona o jednacím řádu Senátu podpoří.

Jsem přesvědčená, že pokud bychom pro další projednání tohoto tisku použili co nejkratší možné lhůty, pak by nutnost zkráceného legislativního procesu nebyla nutná. Ale budiž, je to vaše koaliční rozhodnutí tento zkrácený proces používat zbytečně často a ponechám na těch, kteří tvorbu zákonů sledují, aby si udělali svůj vlastní názor, proč tomu tak je.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl podpořit návrh, který právě projednáváme.

Děkuji. Dále byla přihlášená paní zpravodajka Ožanová. Děkuji, pane předsedající.